Já vám také děkuji, pane poslanče.

Prosím, vaše faktická poznámka. Dobrý podvečer, dámy a pánové.

Ono je to bohužel... nebo možná pro vás bohužel, ale přesně naopak s tou umělou inteligencí. A tady zrovna se musím vlády poměrně výrazně zastat, protože zrovna v prosinci minulého roku na úrovni Evropské unie, které se taky musím zastat, jak jste ji osočil, se schválila nová pravidla pro používání umělé inteligence, která právě řeší to, co jste tady ve svém poměrně dlouhém projevu pojmenovával, a vyústila tak poměrně dlouhá diskuse na úrovni Evropské unie, která se tohoto tématu týká. A zrovna tohle si myslím, že je téma, které je i pro Českou republiku do budoucna nesmírně významné. Určitě pro nás může být významným zdrojem konkurenceschopnosti do budoucna.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Tak jsem já analyzoval ten Evropský prostor pro zdravotní data.

Já děkuji za vaši faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý pozdní večer, dámy a pánové. Setkáváme se zde už podruhé při hlasování o důvěře vládě a trošičku bych nadhodil chytrému napověz, ale asi marně. Samozřejmě já tady některé věci budu opakovat, vzhledem k tomu, jak dlouho už tady sedíme, tak některé věci, o kterých jsem chtěl hovořit, mi přijdou naprosto zbytečné, protože už tady padly tolikrát, že možná i o půlnoci, když nás někdo vzbudí, tak to přesně odříkáme.

A já tady mám spoustu příkladů, kdy ty skutečné reálné činy jsou někdy dokonce i v přímém rozporu s těmi předvolebními sliby.

Pořád mluvíme o tom, jak lidé přestávají důvěřovat v politiku, přestávají věřit politikům a přestávají věřit Poslanecké sněmovně. Mluvili jsme o tom, že vláda slibovala čistotu.

Za mě by ta nová politická kultura byla skutečně taková, že by se ta kauza Dozimetr tady vůbec neobjevila. Za další, pořád tady... neustále slyším nějaké dělení na demokratické a nedemokratické strany. Já jako poslanec stále věřím v nestrannost soudů, ve funkčnost právního systému. Chce mi tady někdo v této Poslanecké sněmovně namluvit, že kdyby tady zasedla nějaká nedemokratická, skutečně nedemokratická strana, že by se vůbec dostala k volbám? Že by nebyla zrušena? Pokud tohle tvrdíte, pokud vy tvrdíte, že tady v této Poslanecké sněmovně sedí nedemokratická strana, tak vlastně říkáte, že selhal systém, selhal právní systém, protože to je přece něco nepředstavitelného. Takže bych byl rád, kdybychom se tady zdrželi podobných nesmyslných a nepravdivých útoků.

Dále.